Nyní otevřu rozpravu a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Tomio Okamura, předseda hnutí Úsvit, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a potom řádně přihlášení písemnou formou.

Samozřejmě mohl být problém již dávno vyřešen a státní pokladna mohla být o miliony korun bohatší, kdyby Sněmovna již v zimě odsouhlasila návrh hnutí Úsvit, který jsme připravili společně se starosty Šluknovska, se starostou Bystřice pod Hostýnem a dalších postižených oblastí a který celý problém jasně řešil. Bohužel se tady ve Sněmovně politikaří a na prvním místě tak není zájem občanů, ale to, aby náhodou neměla nějaká strana politické body navíc za dobrý nápad.

A kdybyste v zimě ten náš zákon přijali, zákon, který připravovali skutečně lidé, kteří tam žijí, tak mohli mít spekulanti v kapsách za těch několik měsíců o pár milionů korun z veřejných peněz méně a v naší veřejné kase mohlo být o pár milionů více a tyto miliony jsme mohli použít navíc třeba na důchody nebo na sociální péči, tedy na to, čím se tady zástupci vlád neustále ohánějí, přitom když peníze mohly být k dispozici, tak hlasují proti. Funkčnost vládního návrhu, když se na něj tak dívám, ukáže samozřejmě praxe. Samozřejmě se ale stále domnívám, že naše myšlenka, to znamená, myšlenka Úsvitu a starostů Šluknovska a dalších postižených oblastí na zastropování příspěvku na bytovou jednotku podle cenové mapy, je systémovější. Cenová mapa je totiž jednoznačná a nelze v ní podvádět. Má ji na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj, ale o tom víme a jsme o tom před pár měsíci tady ve Sněmovně hovořili. Místo toho vládní novela dává mnoho podmínek, které se ale budou muset přezkoumávat. Skutečně zarážející je konstatování zástupců vlády v médiích, že se obvyklá cena v místě bude určovat mimo jiné na základě nabídky místních realitních kanceláří. Co když tam tedy žádná není? A je vůbec rozumné dávky na úrovni stamilionů veřejných korun rozhodovat na základě jakýchsi nabídek realitních kanceláří místo cenové mapy Ministerstva pro místní rozvoj, kterou nelze zpochybnit? Bylo by dobré se zamyslet, jestli je lepší zafinancovat pořádnou cenovou mapu, anebo donekonečna kontrolovat, jestli se všechno dodržuje. Zákon by měl také fixně zastropovat limit příspěvku na bytovou jednotku s ohledem na velikost rodiny. Na druhé straně tady ale vidím úkol státu, aby aktivní politikou zaměstnanosti zajistil lidem důstojně placenou práci, to znamená vytvořil podmínky pro vytváření pracovních míst a nebo důstojný důchod, a samozřejmě pokud jim tohle nezajistí, je třeba, aby se uměl o lidi postarat, tedy zajistit sociální bydlení, což znamená motivovat obce, aby kupovaly a spravovaly obecní byty pro sociálně potřebné občany. Bohužel ohledně slibovaného zákona o sociálním bydlení jsme se tady minule od paní ministryně dozvěděli, že prý bude předložen do Sněmovny až v roce 2016.

Byl jsem v obci, právě protože já na ta místa jezdím již dlouhodobě, kde si starosta stěžoval, že klesají ceny bytů v problémové lokalitě, byt se tu prodal přednedávnem za pouhých 30 tisíc korun. Samozřejmě které plynou z toho doplatku na bydlení.